3 državnom prostora, o '91. pa do konca '95. godine, tj. do završetka vojno-redarstvene akcije Bljesak i Oluja. RH nije zakonodavno uredila pitanje razminiravanja. Tijekom 4 godine rata razminirano je više od 200 000 mina i neeksplodiranih projektila ali je istodobno na novim crtama razdvajanja ili na državnoj granici postavljeno dodatno 100 000 mina. U drugom razdoblju koje traje od ožujka '96. do prve polovice '98. g., Hrvatski sabor je donio prvi zakon koji se odnosio na razminiravanje tj. Zakon o razminiravanju.

Treće razdoblje razminiravanja, govorimo nakon potpisivanja pisma razumijevanja između UN-a i Vlade RH te kroz dvogodišnju primjenu zakona uočili su se određeni nedostaci koji su nametnuli potrebu poboljšanja zakonskog uređenja. Slijedom toga '98. g. pristupilo se donošenju prvih izmjena i dopuna Zakona o razminiravanju s kojim izmjenama se ulazi u treće razdoblje razminiravanja. Najznačajnija promjena odnosila se na pravne osobe koje obavljati poslove razminiravanja. Naime, utvrđeno je da se zakonska odredba prema kojoj samo pravne osobe čiji je osnivač RH smiju obavljati poslove razminiravanja, pokazala se neučinkovitom s obzirom da je bila preusko postavljena i nije udovoljavala gospodarskim interesima RH. Slijedom toga previđeno je da poslove razminiravanja mogu obavljati pravne osobe registrirane za obavljanje poslova razminiravanja a da se mogu registrirati ako imaju odobrenje MUP-a. Nastavno, prvi put je utvrđen i razrađena je provedba instituta stručnog nadzora nad obavljanjem poslova razminiravanja koji provode pirotehničari, nadzornici Hrvatskog centra za mine, od 11. mjeseca '98. Hrvatski centar za razminiranje kojeg je uredbom u mjesecu veljači '98. osnovala Vlada RH. Ujedno navedenom centru dana je ovlast ugovaranja poslova s pravnim osobama. U narednim godinama dolazi do nekoliko izmjena i dopuna zakonskih propisa. Kada govorimo o 20017. g. bitno je istaknuti da je planom protuminskog djelovanja planirano izvršenje poslova razminiravanja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida na površinu od 58,3 kilometra kvadratna, ukupno smanjenje minski sumnjivih područja u iznosu od 36,5 kilometara kvadratnih. Od osiguranih sredstava prilikom donošenja plana u 2017. g. koje je sveukupno iznosila 505 milijuna kuna, realizirano je 346 milijuna kuna. Naglašavam da se nastavlja trend iz 2016. godine sa sredstvima za razminiravanje osiguranim i u EU fondovima, tako da su ista u 2017. g. iznosila 58,5% od ukupno osiguranih financijskih sredstava i izvora. U 2017. g. nije se dogodilo niti jedan minski incident, niti jedna minska nesreća što je najvažnije iz ostvarenja plana protuminskog djelovanja za 2017. g. I završno, iako je od '98. do 2017. utrošeno oko 5,4 milijarde kuna sredstava od čega iz državnog proračuna RH 3,1 milijarda kuna, donacije i potpore 1,1 milijarda kuna, od strane Svjetske banke 256 milijuna kuna i od strane pravnih osoba 938 milijuna kuna. RH neće moći ostvariti svoj najvažniji cilj, a to je okončati proces razminiravanja do 2019. godine.

Sljedeća pojedinačna rasprava je ona poštovanog zastupnika Josipa Đakića, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, ravnatelju, suradnici. Pa evo pred nama je izvješće o planu protuminskog djelovanja i utrošenim sredstvima u 2017. godini, ali evo, nedavno smo obilježili 20 obljetnicu osnutka Hrvatskog centra za razminiranje. Kako bismo tih 20 godina pokušali sažeti u jednu rečenicu, teško bi to moglo biti, ali mogli bismo reći da je RH još uvijek zagađena minama, da je razminiranje iznimno skupa djelatnost, da je ukupno stradalo 595 osoba, od kojih 203 smrtno, ali da je unatoč mnoštvu problema u sustavu razminiranja Hrvatska izgradila jedinstveni, inovativni sustav i svijetu se nametnula kao lider humanitarnog razminiranja. Ovo izvješće, kao i sva dosadašnja, ukazuju na vječiti problem nedostatka novaca za razminiranje i on je prisutan i s njim se moramo pomiriti, naći načine i mogućnosti kako bi što više iskoristili europska sredstva i završili tu veliku operaciju. Nedostatak sredstava temeljni je uzročnik dugotrajnosti razminiranja naše domovine. Iako se sustav razminiranja iz godine u godinu suočava i sa drugim jednako važnim i teškim problemima, recimo jedna kišna godina učestale kiše itd. donijela je zaostatak koji je bio za nama. U izvješću se jasno ističe da sredstva EU danas predstavljaju značajan izvor financiranja sustava protuminskog djelovanja i značajne su i donacije, kao i sredstva iz državnog proračuna, međutim jasno je da HCR mora ustrajno tražiti i pronalaziti načine financiranja koji će protuminskoj djelatnosti osigurati kontinuitet i pristojnu cijenu poslova razminiranja i garantirati sigurnost i dostojanstvo pirotehničara. Posebice se tu misli na sredstva iz fondova EU obzirom da u tom djelu uistinu postoje razne mogućnosti koje je potrebno iskoristiti. Prosječna cijena poslova razminiranja, kako je navedeno u izvješću iznosila je 7 kuna po metru kvadratnom. U izvješću se do te cijene došlo na način da je ukupan iznos utrošen u poslove razminiranja podijeljen sa ukupnim površinama na kojima su poslovi razminiranja obavljani, međutim nema apsolutno nikakvih podataka o troškovima prouzročenim nekvalitetnim radom tvrtki koje su angažirane na poslovima razminiranja. Ne zna se koliko košta ponavljanje poslova i drugi poslovi nužni nakon što se po provođenju kontrole kvalitete i završetku kontrole kvalitete utvrdi da nisu zadovoljili propisani uvjeti kvalitete. Jedna od tih tvrtaka je bila i bivšega ministra Kotromanovića u nekim daljnjim godinama koliko se dobro sjećam koja nekoliko puta je ponavljala i iste greške. Nema ni podataka o tome koje tvrtke ne rade dobro posao za koje su dobili novac, o njihovoj odgovornosti, o statusu ugovora sa tim tvrtkama, da li se mogu javit na ponovni natječaj, da li su sankcionirane, da li su vratili novce koje su dobili, to su sva pitanja koja bi trebala u izvješću biti i kako postupati sa tvrtkama koja opetovano ne rade svoj posao dobro. Posebna upada u oči tabela na stranici 17 izvješća koja sadrži pregled angažiranja kapaciteta za razminiranje i ostvarivanje realizacije povlaštenim pravnim osobama. Na taj su način pirotehničari izjednačeni sa strojevima i sa psima. U potpunosti su, zapravo na taj način bi bili, u potpunosti obezvrijeđeni kao ljudi. Iako je jedino pirotehničar može obavljati svoj posao u potpunosti i cijelosti, mislim da im treba prema tome dati dužno poštovanje i ne miješati ih sa strojevima i sa psima. Nemam podataka koliko ih je bilo angažirano tijekom 2017. godine, nema podataka o njihovom statusu, materijalnim i drugim pravima. Znamo jedino da nijedan, hvala Bogu, tijekom prošle godine nije ranjen, ni smrtno stradao. Za 40 tvrtki koje su navedene u istoj tabeli ne zna se jesu li angažirane u postupku javne nabave ili kao podizvođači, sa kakvom opremom raspolažu, koliko pirotehničara zapošljavaju. Posebno su istaknute tri tvrtke kao one sa najvećim udjelom u izvršenim poslovima koliko im je površina dodijeljeno, koliko im je plaćeno, jesu li utvrđeni propusti, odnosno nekvalitetni rad kod tih i drugih tvrtki tih podataka zapravo nemamo. Tijekom prošle godine pojedini su tjednici pisali o nepravilnostima u javnoj nabavi u HCR-u i sumnjivim radnjama u dodjeli poslova razminiranja privatnim tvrtkama. Na izvjesnost ovakovih problema i klub zastupnika je u proteklim godinama ukazivao i 2015. pogotovo u raspravama prilikom donošenja Zakona o protuminskom djelovanju. Tada su jasno kritizirane i odredbe kojima se uređuje prava pirotehničara. Taj zakon je prava pirotehničara razdijelio kroz nekoliko zakona i pirotehničarima stvorio pravnu nesigurnost i životnu neizvjesnost. To su problemi koji su uz nedostatak financijskih sredstava obilježavaju protuminsko djelovanje i razvoj te djelatnosti u Hrvatskoj. Tek dvije godine nakon donošenja zakona o ovim, sada već stvarnim i uočenim problemima, javno progovorio je i ravnatelj HCR-a.

Jedan v.d. ravnatelj, a upravo vijeće HCR-a konstituirano je u srpnju 2017. godine. Takvo stanje nije dopustivo u djelatnosti koja je od nacionalnog interesa u RH, koja Hrvatsku iznimno puno košta, a kontinuirana prisutnost opasnosti od gubitka ljudskih života samo postaje veća u situaciji kada nema upravljački kadar koji može jamčiti stabilnost sustava. Kada je riječ o protuminskom djelovanju, ne smijemo zaboraviti da se radi o nacionalnom interesu RH, da su u tom sustavu najvažniji i najpotrebniji stručni ljudi koji ne smiju biti prisiljeni riskirati život da bi svom poslodavcu osigurali zaradu i koji moraju uživati životnu stabilnost, egzistencijalnu sigurnost. Ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da je Hrvatska dosadašnjim iskustvom u protuminskom djelovanju ostvarila i ostvaruje vrhunske rezultate na svjetskoj pozornici i da se protuminska djelatnost mora razvijati u tom smjeru te sve ove nedostatke trebamo ispraviti.

Poštovani gospodine predsjedatelju, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Evo, nakon nešto manje od 2 sata rasprave, ja bih kratko podvukao što je najvažnije i odgovorio na nekoliko navoda jer mislim da je bilo i stanovitih jednostranih pogleda na problem razminiranja, a i nerazumijevanja osnovnih postulata na kojima počiva hrvatski sustav razminiranja.

Odluka tad je dugo vagana, ali se na kraju odlučilo za ovaj sustav koji imamo jer smo računali na donacije. Znali smo da sa svojim vlastitim sredstvima ovako velik problem nećemo moći riješiti tako brzo. Opredijelili smo se na ovaj sustav, za njega su dobivena i određena priznanja i međunarodne zajednice, ali naravno, kao i svaki sustav, nije ni on bez grešaka, a i u samoj provedbi uvijek možemo i trebamo biti bolji i kvalitetniji. Ovdje je dovođeno u pitanje također definicija minski sumnjivog prostora. Dakle, te tri riječi znače minski sumnjivi prostor. I bilo je pitanja kako to da se u prošloj godini povećao bio minski sumnjivi prostor. Pa na taj način što su određena područja za koja nisu prije postojala saznanja da su minirana, dobila kvalitetna uvjerljiva saznanja da na tom prostoru je moguće da postoje mine. To se događa tako što kažem, povratkom ljudi na određena područja koji imaju neka saznanja i bilo bi zaista neodgovorno i suprotno našem Zakonu da se u HCR-u ogluše o uvjeravanja da na određenom području je moguće da ima mina i da jednostavno to prečuju i da onda netko na tom području strada. Da, točno je da ima i projekata na kojima se ne nađe niti jedna mina. Ima i slučajeva da se pronađu mine tamo gdje minskim zapisnicima se nisu trebale naći. U 2017. godini, ponoviti ću dakle, minski sumnjivi prostor je smanjen za 336,5 km i to kroz 116 projekata i pronađeno je ukupno 1806 minsko eksplozivnih ili neeksplodiranih ubojnih sredstava. Točno je da u 20 od tih 116 projekata nisu pronađena minsko eksplozivna niti neeksplodirana ubojna sredstva i to otprilike ukupno ti projekti su zauzeli površinu od 2,9 km kvadratnih. Ali i takav prostor koji je dakle, cijelo ovo vrijeme bio minski sumnjiv je sad postao siguran, koristan i biti će na, služit će zajednici bilo u poljoprivredne ili druge svrhe. Kada govorimo o tome što se razminira. Projekti se rade u suradnji sa lokalnom zajednicom, sa kao što smo rekli, trgovačkim društvima koja gospodare određenim prostorom, Hrvatske šume, Hrvatske vode itd. Bilo je, s nekim se jedinicama lokalne ili područne samouprave kvalitetnije surađuje, one su izdvajale sredstva, imale su aktivnu ulogu, pa su i prije razminirane. Mislim da jedan dobar primjer je Vukovarsko-srijemska županija koja je razminirana 2016. godine koja je bila jako zagađena minama, ali vrlo kvalitetnom suradnjom te jedinice lokalne odnosno područne samouprave minski problem u toj županije je riješen.

Kao usput, spomenuto je da nije bilo stradavanja. Glavni naglasak uz naravno, brzinu i efikasnost razminiranja jest da i za vrijeme dok se minski problem ne riješi, da nemamo stradalih. Podsjetiti ću, u 2016. godini bilo je 7 stradalih, svi su bili djelatnici na poslovima razminiranja, 3 nažalost smrtno stradala, 4 lakše ozlijeđena. Evo, prošla godina je bila bez smrtnog i uopće stradalih osoba i to smatramo velikim postignućem i na tome ćemo i dalje predano raditi da taj broj, da se taj broj do sad stradalih ne poveća više niti za jednu osobu. U ovoj godini planirano je dovršiti razminiranje poljoprivrednog zemljišta. Dakle, išlo se određenim, prema određenim projektima kako je određeno područje bilo neophodno za život ljudi. Kuće, okućnice, znači naša naselja pa onda infrastrukturni objekti, pa poljoprivredno zemljište i sada je uglavnom većinom preostala područja koja treba razminirati je šumsko zemljište i teško pristupačno zemljište. Zbog toga je i manje minsko-eksplozivnih sredstava koja se pronalaze, zbog toga se događaju i projekti gdje se ne nađu, ali se nađe ukupno manje kao što je to bilo u prošloj godini u odnosu na neke ranije godine o kojima su ovdje poštovani zastupnici govorili. Ali kombinirati to matematički to je zaista nemoguće i tvrdim vam vrlo pogrešno. Na tim teže dostupnim terenima brdsko-planinskim u velikom dijelu sada naravno je teže koristiti strojeve i neke druge metode, dakle ostaje prvenstveno rad pirotehničara, rad ljudi. Kada bi one bile grupirane na jednom mjestu ili na maloj površini, kada bi mi znali gdje su one to bi bilo obavljeno za dva mjeseca, ali zbog toga je procjena naravno da ovaj broj mina na minskom prostoru od približno još 400km kvadratnih da će za to trebati još određeno vrijeme, a na kraju ću reći i koliko prema planovima Vlade.

Također netočni su izračuni koji je ovdje iznio zastupnik Ostojić od 13 godina, dakle to je neka njegova matematika, nije točno da će presahnuti europska sredstva sa 2020. To je jedna financijska perspektiva, jedna financijska omotnica Europski fond za ruralni razvoj koji ima svoje razdoblje korištenja od 2014.-2020., nakon toga slijede nove omotnice, novi fondovi koji će se moći koristiti do okončanja ovoga posla. I na kraju … ono što se prije nekoliko mjeseci događalo, RH je na vrijeme dala zahtjev za produljenje roka, temeljem uvida u naše kapacitete, dakle to nije određeno napamet. Ponavljam, imamo otprilike 40 trgovačkih društava sa oko 700 osposobljenih djelatnika, 600 pirotehničara ili otprilike 100 pomoćnih djelatnika na razminiranju, 44 stroja, 50 parova pasa za razminiranje i površina od 406 kvadratnih kilometara u tom trenutku i procjena je da se taj posao može odraditi za sedam godina i podnijeti zahtjev za produljenje roka za narednih sedam godina, počev od 1. ožujka 2019., kada ističe protekli desetogodišnji rok pa zaključno sa 1. ožujkom 2026. za kada je planirano u cijelosti razminirati RH.

Dakle naglasak je na činjenici da prostor za koji se da potvrda da je razminiran i kada se vrati zajednici da on može biti siguran da na njemu ne bude stradavanja. To je naš osnovni prioritet, ali naravno i jedna kao što je jedna zastupnica rekla, ambiciozan ali realan plan razminiranja hrvatskog državnog prostora. Vjerujem da ćete i vi u našem naumu i planu dati svoj obol kroz izglasavanje proračuna u narednim godinama, ali kroz nadzor i naravno davanje i prijedloga i upiranje prstom ako bude nepravilnosti i nedostataka.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovani ravnatelju sa suradnikom, uvažene kolegice i kolege. Pa vi ste spomenuli u svom završnom izlaganju i minski sumnjiva područja. Dosta slušamo danas i sigurno da nam je jako bitno razminirati poljoprivredna zemljišta i poljoprivredna područja, ali ja bih tu apelirala na vas da ne zaboravite ni našu Dalmaciju i naše krajeve s obzirom da svi kažemo da je turizam naša najvažnija gospodarska grana, a možete misliti kako izgleda kada u natpisima u novinama pročitamo naslov npr. Vodice još pod minama. Radi se o minski sumnjivim područjima na kojima su table.

Pa gospodine državni tajniče, naglasili ste sve bitno što ste uočili u našim raspravama, no međutim ja bi htio potencirati ono što je vrlo korisno i bitno, a potencirao bi da drugi sudionici koji mogu, a i ministarstva da sudjeluju u sporazumima kao što je bio onaj 17. travnja 2018. godine kada je ravnatelj HCR-a sa ministarstvom poljoprivrede potpisao sporazum u kojem je 67,8 milijuna kuna od Ministarstva poljoprivrede i šumarstva sporazumom namijenjeno za razminiranje šumskog zemljišta i šuma u RH. Pa stoga bi želio naglasiti da je to jedna pozitivna klima kojom suradnja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u potenciranju razminiranja tako i svih drugih, HEP-a, Hrvatske vode, imamo mi državnih institucija koje bi se mogle uključiti u to i doprinijeti što bržem i kvalitetnijem razminiranju uz osiguravanje dovoljno sredstava.

Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja gospodin Danijel Meštrić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici. Pred vama je nacrt Konačnog prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Prostorni podaci u širem smislu predstavljaju sve podatke koje je moguće direktno ili indirektno povezati sa lokacijom. Problem je vezan uz raspoloživost, kvalitetu, organizaciju, dostupnost i dijeljenje prostornih podataka, zajednički su u mnogim područjima pa to i u sustavu državne uprave. Rješavanje tih problema zahtijeva mjere koje se bave standardizacijom, dijeljenjem, razmjenjivanjem i korištenjem prostornih podataka. Isti ili slični prostorni podaci često se prikupljaju i održavaju na nekoliko različitih adresa u sustavima državne uprave, on onemogućava njihovo transparentno korištenje uz direktan negativan utjecaj i na proračun. Uspostava i razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka u RH uređena je Zakonom o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka. Taj zakon usvojen je u travnju 2013. godine. Nacionalna infrastruktura prostornih podataka je definirana kao skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka u svrhu zadovoljenja potreba na nacionalnoj kao i na europskoj razini a koji će na kraju biti i sastavni dio europske infrastrukture prostornih podataka tj. poznajemo pod pojmom inspire. Cilj nacionalne infrastrukture prostornih podataka je učiniti prostorne podatke u nadležnosti tijela javne vlasti dostupnima na jednostavan i razumljiv način svima koji te podatke koriste. Zakon se uvodi transparentnost i red u nadležnost nad prostornim podacima kroz opće odredbe koje utvrđuju obveznike primjene zakona, zovemo ih subjekte … [[Govornik se ne razumije.]] tj. tijela javne vlasti koje imaju nadležnost odnosno djelokrug održavanja i korištenja prostornih podataka za ostale fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane zakonom. Ovim zakonom važeći Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka usklađuje se sa Direktivom 2007/2 EZ Europskog parlamenta od 14. ožujak 2007. o uspostavljaju infrastrukture za prostorne informacije europske zajednice i isti će u potpunosti biti prenesen u hrvatsko zakonodavstvo. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim prijedlogom zakon su definicija tema prostornih podataka, skupine 1, 2, 3, preciznije se definiraju NIP-a, pristup izvorima podataka za tijela vlasti čiji poslovi imaju utjecaj na okoliš i detaljnije se razrađuju ograničenja pristupa prostornim podacima putem mrežnih usluga. Gore navedenim postiže se slijedeće. Navedenim definicijama tema prostornih podataka osigurala se jednoznačnost tumačenja na razini cijele EU-a, detaljno se definiraju i razrađuju razlozi za ograničenja u pristupu i precizno se razlučuju registri na registre subjekata i registre izvora prostornih NIP-a kao i njihov sadržaj. U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Hrvatskom saboru, konačni prijedlog zakona izričajno i novotehnički je dorađen te nije bilo značajnih i suštinskih promjena. Evo ja vam se zahvaljujem. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić, izvolite.

Sam zakon kojega danas mijenjamo donesen je 2013. godine i tada je gotovo u cijelosti prenio i Inspire direktivu Europskog parlamenta izvješća iz 2007. godine, no ostale su određene još obveze koje tek sada implementiramo ovim izmjenama i dopunama zakona. Ono što je možda potrebno još u samom uvodu reći, a to je da je 2007. godine Zakon o geodetskoj izmjeri kada su nekretnina, uvedena i u velikom djelu implementirana tada u hrvatsko zakonodavstvo ta ista direktiva i tada se još tim zakonom Državna geodetska uprava definira kao kontaktna točka za provedbu, realizaciju čitave ove direktive. Ono što je važno tu istaknuti, to je da već danas, dakle a već to je započelo 2007. godine, kasnije dorađeno samim zakonom iz 2013. godine koji je onda preuzeo u velikom djelu odredbe iz zakona iz 2007. godine ona implementirana i dakle danas s ovim izmjenama iz zakona o izmjenama i dopunama zakona u potpunosti bismo implementirali inspire direktivu.

Na razini EU propisano je da se u toj direktivi, odnosno pri nacionalnoj kontaktnoj točki provodi i vodi evidencija od 34 različite teme, a mi smo u Hrvatskoj uveli 35. temu, a odnosi se na prostorne podatke o minski sumnjivim područjima. Upravo smo prije ove točke raspravljali i o izvješću koje se odnosilo na minski sumnjiva područja u Hrvatskoj. Tako da ustvari mi kada kliknemo na geoportal možemo vidjeti, pogledati koje su to sve kartografski, geodetski podaci o zaštiti okoliša, o zaštiti prirode, dakle o prostornim jedinicama, naseljima, gradovima, općinama, ulicama, trgovima, naseljima itd., itd. tako da je iznimno dobro i kvalitetno da se na jednom mjestu u RH može vrlo jednostavnim načinom utvrditi kompletna infrastruktura prostornih podataka. Ono što sam rekao, više o ovome govorio sam prilikom prvog čitanja zakona pa se u međuvremenu ništa bitno nije u samom zakonu, odnosno u prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona promijenilo pa tu više ne bih ništa bitno dodavao, osim što sam i tada zamolio da sva državna tijela kada se sačinjava izvješća o stanju okoliša, dužna su te podatke dostavljati Vladi RH, bilo bi dobro da se onda u buduće ta ista državna tijela, kada se budu prikupljali podaci primjerice zaštite okoliša, zaštiti prirode, da paralelno sa vladinim institucijama te iste podatke dostavljaju ministarstvu, odnosno Državnoj geodetskoj upravi kako bi onda bila ta cjelokupna evidencija i ažurirana.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, ravnatelj Državne geodetske uprave sa suradnicom. Pred nama je izmjena i dopuna Zakona o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka u drugom čitanju ili zvan NIP. Riječ je o jednom zakonu koji smo mi iz kluba GLAS-a i HSU-a podržali u prvom čitanju, podržat ćemo ga i u drugom čitanju. Ima niz tehničkih zakona koji dolaze u ovaj Sabor, niz zakona koje su poboljšice, jednako tako je i ovo poboljšica, dakle prostorni podaci se definiraju u tri skupine i usklađuje se sa direktivom. To je riječ o jednom vrlo korektnom zakonu, zakon koji je donesen i već je imao nekoliko izmjena i on naravno otvara ono suštinsku temu, a to je ajdemo ga primjenjivati, ajdemo ga koristiti. Dakle Državna geodetska uprava je ključna točka koja je referentna točka za prostorne podatke, ajdemo koristiti te prostorne podatke, ajdemo ih naći da budu dostupni svima. Kad netko kaže prostorni podaci, onda to svi misle da su to oni podaci koji govore isključivo o korištenju, namjeni, prostor i sve ostalo. To su vam svi podaci, to su vam podaci koliko je i gdje rođeno djece, podaci o tome koliko se i gdje koriste energenta, podaci o tome koliko je riješeno vodoopskrbe, koliko je riješeno odvodnje, dakle to su sve podaci koji onda mogu koristiti i trebaju služiti za izmjenu drugih zakona, mi ih naravno koristimo i služimo u procesu prostornog planiranja, ali oni koriste i za nešto drugo. Recimo jedan vrlo interesantan podatak za koji sigurno većina nas nije znala, to je da recimo u gradu Zagrebu je 11 000 domaćinstava na septičkoj jami, to vam je otprilike 33 000 građana grada Zagreba, nemaju kanalizaciju i dalje svoj problem odvodnje rješavaju putem septičkih jama bez želje, to vam je kao da vam je grad veličine Daruvara ili grad veličine Koprivnice kompletan na septičkim jamama, to je prostorni podatak, to je nešto čim se treba bavit, to je nešto što treba znati za razvoj grada, to je nešto što treba znati kad predviđate negdje izgradnju određene mreže, kad predviđate negdje nekakve poboljšice. Dakle mi smo apsolutno skloni i uvijek kad je tema nešto što je ovako politički interesantno, onda su žustre diskusije sa ove govornice. Ovdje je riječ o jednom zaista ja bih rekla tehničkom zakonu, riječ je o nešto što je za Hrvatsku važno, riječ je o nešto što Hrvatsku pozicionira i na karti Europe kao zemlju koja skuplja te podatke, ali nije tema samo da skupite te podatke, stavite u ladicu bez obzira da li je to ladica stola ili je ladica u kompjuteru odnosu niša, nego te podatke treba obrađivati, te podatke treba koristiti, to su podaci koje koristite i kad radite zakone, kad radite podzakonske akte, kad se bavite planiranje. Dakle, riječ je o jednom izuzetno važnom segmentu. Evo, kolega Bačić i ja smo kao bivši ministri u istom ministarstvu diskutirali u ime klubova i klubovi će isto i glasati iz jednostavnog razloga što zaista je riječ o jednom zakonu koji nam je potreban.

Naravno, podržati ćemo ovu izmjenu Zakona. zakon, slijedeća zapravo točka je: - Izvješće o prikupljenim popisima arhivskog gradiva iz članka 21., a stavka 1. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Želi li predstavnik podnositelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Uvaženi potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Doista sažeto iznijeti ću nekoliko osnovnih elemenata koji su važni u vezi sa ovim opsežnim izvješćem i koji upućuju na ono bitno što se može eventualno danas raspraviti. Možda ovo izvješće na neki način i unaprijediti i to sve u ozračju donošenja novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koje pretpostavljam da će se vrlo brzo naći kao drugo čitanje i na Vladi i ovdje među vama u Hrvatskom saboru. Zašto je izvješće? Zbog toga što je to obveza koja je proizašla iz izmjena i dopuna Zakona o arhivskom gradivu koji su također ovdje bili i koji su kao takvi prihvaćeni jer je tamo jedan od temeljnih ciljeva tih izmjena i dopuna Zakona bilo učiniti dostupnim arhivsko gradivo, posebice iz razdoblja 1945. do 22. prosinca 1990. godine. i tada se nije raspolagalo sa preciznijom informacijom o točno o kojem se gradivu radi i o količinama arhivskog gradiva. Stoga je ovdje, vi ste tako odlučili, zaključeno da se u roku od 6 mjeseci krene u postupak prikupljanja popisa, a da Vlada u roku od godinu dana treba podnijeti izvješće Hrvatskom saboru. To je i učinjeno. Ovo izvješće je prošlo svu predviđenu proceduru, bilo je na Vladi, bilo je i na matičnom odboru koji ga je jednoglasno bez rasprave i prihvatio. Ovdje bih htio kazati, pretpostavljam da ste prošli kroz samo izvješće. Izvješće je strukturirano tako da svi od 18 nadležnih arhiva su uključeni u njega, tako da se može točno pratiti kome je sve upućeno na način da kao sadašnji imatelj dostavi popise. Također je tu u ovim tablicama koji se nalaze navedeno tko je sve dostavio i o kojem razdoblju za pojedine arhivske fondove o kojem arhivskom gradivu je riječ. Vrlo je važno istaknuti zbog vas, ali i zbog ukupne hrvatske javnosti da ovim popisi koji su sada ustanovljeni, da nisu dostupni samo u ovom izvješću, nego da u svaki nadležni državni arhiv počevši od Hrvatskog državnog arhiva, pa zaključno sa državnom arhivom u Zagrebu, govoreći abecednim redom su dostupni na mrežnim stranicama nadležnog arhiva. Što to znači? Da svatko od zainteresiranih korisnika, bilo da je riječ o znanstveniku ili nekom drugom sa odlaskom na mrežne stranice sa klikom miša dobiva uvid u sve popisano gradivo. To je korak koji omogućuju da svaki od tih korisnika koji je zainteresiran za neku od nadležnih odnosno za neki od arhivskih fondova temeljem toga može otići kod sadašnjeg imatelja i zatražiti i u fizičkom obliku uvid u fondove kako bi dalje mogao istraživati. Također bi istaknuo da imamo jednu mjeru da nam bude to slikovito, da možemo vizualizirati da je od popisa svog ovog arhivskog gradiva koji je tražen, da je napravljen jedan veliki trud s tim u vezi i želim se svima zahvaliti koji su doprinijeli da smo dobili ovako kvalitetno izvješće, da je to red veličine 37 tisuća 240 dužnih metara. To je po prilici jedna brojka koja je, kad je usporedimo sa arhivskim gradivom koje se sad nalazi u nadležnim državnim arhivima, to predstavlja negdje oko 20% Nadalje, ovdje se točno može vidjeti u kojem nadležnom arhivu je o kojoj brojci riječ. Najviše tih popisa se odnosi na državni arhiv u Zagrebu, pa onda za hrvatski državni arhiv, državni arhiv u Osijeku, u Splitu i tako redom, a najmanje je u državnom arhivu u Gospiću i to je 25 dužnih metara. Dakle, sada su utvrđeni popisi. Točno znamo o kojem arhivskom gradivu je riječ i sada želimo još naglasiti jednu važnu stvar unutar ovog izvješća, da smo to povezali sa još nekoliko važnih parametara. Jedan je onaj dio koji se odnosi na prostorne kapacitete nadležnih državnih arhiva i drugih koji se odnosi na ljudske kapacitete pa kao što se u izvješću može vidjeti, jedan dio arhiva može preuzeti u predviđenom zakonskom roku sljedećih 6 mjeseci to popisano gradivo, navedeno je o kojih 5 je riječ, a preostalih 13 to trenutno nisu u mogućnosti. Također možete vidjeti iz pokazatelja koji se odnose na broj zaposlenih da je tu već sad jedan kronični nedostatak, deficit zaposlenika koji bi trebali raditi na obrađivanju arhivskih fondova te također smo upozorili u ovom izvješću na dio neujednačenosti popisa koji su stigli što je bila obveza sadašnjih imatelja, tako da imamo negdje situaciju gdje je to iznimno kvalitetno obrađeno, a ima negdje situacija takvih gdje je potreban i dodatni rad. Također želimo upozoriti na činjenicu da je ovih 37 240 dužnih metara, kako je sad utvrđeno, da je to u biti samo jedan dio ukupnog arhivskog gradiva koji se nalazi izvan arhiva, a procjena je, to je rađeno po svakom nadležnom arhivu, da je takvog arhivskog gradiva negdje oko 177 000 dužnih metara, uključivo i ovih 37 000 dužnih metara. Temeljem ovih svih uvida, a ponovno naglašavam da su sada oni dostupni ukupnoj javnosti, svim zainteresiranim koji mogu temeljem ovoga ići i u nadležne institucije dalje za proučavanje i istraživanje i u uvid o ovom arhivskom gradivu, da se kao logičan nameće zaključak koji se nalazi i u prijedlogu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji je ovdje prihvaćen u prvom čitanju, nameće se logičnim zaključak da je potrebno napraviti nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti, kako bi se ovaj dio analognog fizičkog arhivskog gradiva da se napravi dobar plan njegovog prijenosa u nadležne državne arhive, ali da se tu pokuša doći do kvalitetnih rješenja i za ovaj dio spremišnih kapaciteta i za jačanje ljudskog potencijala u samim arhivima, kao što će se kroz nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti trebati težište staviti i na arhivsko gradivo koje izvorno nastaje u digitalnom obliku i da se treba kroz to težiti novom digitalnom arhivu jer je to stvar budućnosti i rada arhivske djelatnosti. Evo to su osnovni elementi koje u ovom sažetom obliku želimo ovdje samo istaknuti, naravno stojim na raspolaganju za sva možebitna pitanja. Želimo još možda za sam kraj istaknuti da su ovi popisi dostupni na mrežnim stranicama, da smo ih učinili krajnjim korisnicima na mogućnost za daljnje istraživanje i daljnju uporabu i da je ovo u visokom suglasju sa ovom točkom dostupnosti novog cjelovitog zakona gdje želimo arhivsko gradivo učiniti dostupnim od njegovog nastanka, bez obzira na činjenicu gdje se trenutno nalazi, je li se nalazi u nadležnom državnom arhivu ili kod stvaratelja ili imatelja. Važno je da je dostupno, naravno sukladno zakonu i svim drugim zakonskim propisima. Mislim da sam istaknuo sve ključne elemente koji su važni za kvalitetnu raspravu u vezi sa ovim izvješćem. Hvala vam na pozornosti i tu sam za odgovore na sva pitanja. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne, otvaram raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani predsjedavajući, državni tajniče, suradnici, kolegice i kolege zastupnici. Uvodno bih želio u ime kluba MOST-a nezavisnih lista i u svoje osobno ime izraziti zadovoljstvo da je izvješće koje danas raspravljamo stiglo na raspravu u Hrvatski sabor. Još je važnije da je to učinjeno na vrijeme i u skladu sa zakonskim rokovima. Ovo ipak daje malu nadu da se ovo može shvatiti kao naznaka kako i na području arhivske djelatnosti polako krećemo prema zakonitosti i transparentnosti rada. Samo izvješće, kako to uostalom u izvješću piše, rezultat je odredbe članka 14. zakona o izmjenama i dopuna Zakona o arhivskom gradivu i arhivima ili onoga što svi kolokvijalno zovemo MOST-ov zakon o arhivima. Podsjetit ću vas da je istom tom odredbom članka 14. stavka 2. tog zakona propisano da se isti ti popisi dostavljaju i državnom odvjetništvu RH. Kada smo predlagali ovakvo rješenje imali smo u vidu dvije bitne okolnosti. Prvo da je u momentu donošenja zakona bilo posve nepoznato gdje se nalazi veliki dio arhivskog gradiva iz vremenskog razdoblja do 1990. godine. Drugo da je zbog učestalosti glasina da je veliki dio tog gradiva uništen, bitno da informaciju o tome što još postoji i gdje se nalazi dobiju za arhivsko gradivo tri važna čimbenika. Arhivski sustav kroz državne arhive raznih nivoa kao specijalizirana javna služba, čiji je jedan od bitnih zadataka zaštita arhivskog gradiva. Državno odvjetništvo RH koje je po svojoj nadležnosti ovlašteno i nadležno za zaštitu imovine RH, kao i za progon počinitelja na štetu te imovine, u ovom slučaju javnog arhivskog gradiva. I najšira stručna znanstvena i opća javnost kojoj je to gradivo samom svojom prirodom i namijenjeno. Popisi arhivskog gradiva koji su navedeni u ovom izvješću, ali i detaljni popisi koji se nalaze na stranicama Hrvatskih državnih arhiva govore da je u odnosu na javnost cilj postignut. U odnosu na državne arhive i posebno državno odvjetništvo RH preostaje da jedni i drugi detaljno pregledaju popise i izvuku iz njih zaključke što još nedostaje i što bi moralo biti na popisima, a nije. Nakon toga, nije teško zaključiti potrebno je provesti detaljno istraživanje radi utvrđivanja gdje se nalazi ono što nije prijavljeno, da je u posjedu nekog od pravnih slijednika tijela nabrojanih u čl. 21., st.1. Zakona. Je li što od toga uništeno ili otuđeno, tko je uništio ili otuđio to što nedostaje, te što je, kako i kada uništeno ili otuđeno. Dakle, treba još obaviti ono što je redovan posao i državnih arhiva i državnog odvjetništva. Nadam se da će javnost i te informacije dobiti u nekom primjerenom roku i da će zakoni i drugi propisi i na tom planu biti korektno primijenjeni. Kada kažem nadam se, dužan sam reći da je nažalost ovo izvješće jedina provedbena aktivnost Ministarstva kulture i Hrvatskih državnih arhiva koja je učinjena na vrijeme i u skladu sa zakonskim odredbama. Kada to kažem, dužan sam ukazati na nekoliko činjenica. Ministarstvo kulture do današnjeg dana nije donijelo potrebne podzakonske propise čije donošenje mu je naloženo samim Zakonom. Riječ je prije svega o Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o evidencijama u arhivima. Isto tako i nadalje je u svim državnim arhivima u primijeni famozni cjenik usluga državnih arhiva iz 2011. godine s dopunama načinjenim do 2015. koji je posve nezakonito donesen i koji je u svojim bitnim dijelovima suprotan Zakonu pa se samim time uopće ne bi smio primjenjivati. Ovdje se možemo podsjetiti i afere usko vezane uz taj cjenik s famoznim dopusnicama putem kojih se novac iz državnog proračuna nepotrebno i nezakonito prelijevao u privatne džepove. I taj dio cjenika još je na snazi. Možete ga vidjeti na stranicama Hrvatskog državnog arhiva. Upravo ovdje na ne donošenju podzakonskih akata i upornoj primjeni nečega što nikad nije smjelo biti primijenjeno, dolazimo do onoga što je u samom izvješću problematično. Naime, cijelo izvješće polazi od toga da je namjena izvješća pokazati da je Zakon kakav je donesen u svibnju prošle godine neprimjenjiv i da ga treba bez daljnjeg ispunjavanja obveza i zahtjeva postavljenih samim Zakonom jednostavno staviti izvan snage, što prije – to bolje. Očigledno tome i samo tome služe silni navodi u izvješću kako u arhivima nema prostora, kako nema dovoljno ljudi i kako se to ne može riješiti u dogledno vrijeme. Taj dio priče, a posebno zaključak kakav je ponuđen izvješćem posve je promašen. Citiram: Nakon što Hrvatski sabor raspravi ovo izvješće, Ministarstvo kulture predložiti će sadržaj konačnog prijedloga novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji će se uputiti u proceduru, koji će uputiti u proceduru Vlada RH, a zatim u Hrvatski sabor u drugo čitanje. Završen citat. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, budite ljubazni i odgovorite nam na nekoliko pitanja. Kakva je uzročno-posljedična veza između ovog Izvješća i Zakona koji će Ministarstvo kulture uputiti Vladi nakon rasprave o ovom izvješću? Zašto nakon rasprave, kakve veze ima ova rasprava sa novim Zakonom? Jedina veza koju ja ovdje vidim jest da Ministarstvo kulture ne želi i neće primjenjivati zakonske propise koji su doneseni u ovom Saboru i koji su na snazi. Ministarstvo kulture nije ispunilo svoje obveze iz Zakona iz svibnja 2017. godine. Sada Ministarstvo kulture ovdje otvoreno govori da ne želi i neće dopustiti da državni arhivi izvrše obveze iz drugog dijela članka 14. tog Zakona koji im nalaže da preuzmu popisano gradivo do 20. studenog 2018. Vi to jednostavno odbijate, kao što sustavno odbijate ispuniti svoje druge obveze iz ovog Zakona. Sada još od nas tražite i da vam ovaj Hrvatski sabor u tome i pomogne donošenjem novog Zakona. Je li to po onoj čuvenoj izreci nastaloj baš u povijesnom razdoblju o kojem je riječ, da se ne treba zakona držati kao pijan plota? Ili po onoj drugoj, mi smo ga donijeli, mi ga možemo promijeniti kad hoćemo. Umjesto toga nudite rješenje po kojem bi gradivo ostalo tamo gdje je zatečeno i šaljete korisnike da ga tamo i traže. Umjesto jedne centralne i 17 regionalnih adresa državnih arhiva, vi korisnicima nudite još tko zna koliko adresa na koje treba kucati. Nudite im igru skrivača. Bojim se da ste nešto pogrešno razumjeli. Korisnici arhiva žele i hoće istraživati gradivo, a ne igrati se skrivača i pogađati gdje bi gradivo moglo biti. Po logici toga što predlažete idemo biti pošteni i reći da nam arhivi ne trebaju. Svakome stvaratelju i njegovom slijedniku vratimo gradivo koje je već predao u državni arhiv i neka svako državno tijelo čuva ono što ima. Arhiviste pošaljite na Zavod za zapošljavanje, a zgrade državnih arhiva ćemo već iskoristiti za nešto drugo. Znam da ćete mi odgovoriti ono što ste već u izvješću napisali. Naime, da nema prostora, nema kadrova, nema novaca. Zato vas odmah pitam, zašto nema prostora? Zašto nema kadrova? Zašto nema novaca? Poštovani državni tajniče, Zakon po kojem podnosite ovo Izvješće, stupio je na snagu prije točno godinu dana. U međuvremenu, donesen je državni proračun za 2018., donesene su i smjernice za državni proračun za slijedeće tri godine. S tim u vezi lijepo bih vas molio da kažete javno ovdje u Hrvatskom saboru koliko novca ste planirali u ovoj proračunskoj godini za prihvat popisanog gradiva od Državne arhive do zakonskog roka ili ako niste planirali u ovoj godini, koliko ste planirali u narednim godinama? Koliko ste ljudi arhivista i arhivskih tehničara za kojima navodno tako vapi cijeli sustav osposobili da sutra mogu početi raditi? Što ćete s tim arhivistima, arhivskim tehničarima nakon što obave ovaj jednokratni posao preuzimanja arhivskog gradiva koji treba obaviti do studenog 2018. Koliko državnih nekretnina ste dogovorili sa svojim kolegom ministrom državne imovine za namjenu proširenja arhivskih kapaciteta? Kada kažem novaca, ljudi i nekretnina ne mislim na nekakve nacionalne planove razvoja arhivskih djelatnosti koje će Vlada navodno donijeti nakon donošenja novog zakona. I inače ta ideja sa nekakvim nacionalnim planom nema puno smisla osim što šalje poruku možemo što i kada hoćemo, a ustvari nećemo. Možda i možete, ali ne i koliko hoćete. Kako kaže moj kolega Bulj, ničija nije do zore gorila pa neće ni vaša. Zato još jednom ponavljam ono što je u ovom Visokom domu rečeno puno puta, molimo da nam prestanete mazati oči navodnim problemima koje imati, zato ste na dužnostima na kojima jeste da bi probleme rješavali, a ne se pravite da će malo brljotina na papiru riješiti problem. Ministarstvo kulture kao nijedno drugo uostalom ne služi tome da stvara nove probleme već da probleme koje imamo rješava. Upozorit ću vas s ove govornice na još jednu dimenziju ove cijele priče. Naprosto je nevjerojatno koliko ne pametnih izjavih i dokumenata na temu arhiva je u posljednje vrijeme stiglo iz Ministarstva kulture. S jedne strane stalno govorite da podržavate potpuno otvaranje arhiva, a s druge strane izjavama i konkretnim činjenjem i ne činjenjem pokazujete da tome nije tako. Zar zaista nije dovoljna svinjarija koju smo nedavno doživjeli da nam se preko visoko tiražnih tabloida iz jedne susjedne države šalje poruka da nam neće predati arhivsko gradivo koje nam pripada po Sporazumu o sukcesiji bivše Jugoslavije jer bi ga mi RH mogli prikriti i učiniti nedostupnim. Kažu zato da se ne bi vidjelo da su Hrvati bili i ostali ustaše. Zar zaista kojekakvim individuama trebamo sada dati argument da nam ne predaju gradivo koje nam pripada zato jer i tako nemamo prostora, ljudi i novaca pa i gradivo koje je u zemlji odbijamo preuzeti u arhive, a onda ćemo se zgražati kada nam ti isti to nabiju na nos na svoj tako dobronamjeran i dobrosusjedski način. Hoćemo li ponovno biti iznenađeni i uvrijeđeni? Umjesto tim i takvim zlonamjernima jednom za svagda začepimo usta i pošaljemo poruku da se ničega ne bojimo i da se nemamo čega bojati, a najmanje njih, mi šaljemo poruku da nam ti stari papiri predstavljaju samo smetnju i tražimo načina da se njima ne bavimo već da ih ostavimo po kojekakvim podrumima da tamo trunu i ne smetaju. Ponavljam, već smo umorni od trubljenja da u tim papirima nema ničega što nije dio našeg kolektivnog sjećanja, naše povijesti i da je vrijeme s tom poviješću se suočiti i ići dalje. suočiti se sa svim iz te povijesti bez razlike i tko je ubijao, i tko je trpao u zatvore, i zašto, i tko je bio elita, i tko je bio diskriminiran i tko je krao. Ali i tko je bio čovjek s velikim slovom Č i u vremenima kada to nije lako bilo biti, imenom i prezimenom, zaštiti osobnih podataka usprkos. I ništa nam se loše neće dogoditi kao što se ništa loše nije dogodilo kada smo prije godinu dana otvorili arhive i omogućili da ljudi dođu u arhive i čitaju, kopiraju, raspravljaju. Poštovani državni tajniče, zaista je vrijeme da se upitamo zna li u ovoj zemlji lijeva što radi desna i imamo li koncentraciju i pamćenje kišne gliste. Možda diplomatičnost nas iz klub Most-a pa i moja osobna i nije na nekoj razini, možda smo sasvim neprilagođeni i neupućeni, ali zaista je vrijeme da netko u Ministarstvu kulture počne o arhivima i arhivistici razmišljati na način da to nije zapušteno igralište koje samo smeta u uzvišenom arkadijskom vrtu elitne kulture i da se konačno prihvati posla, ali s nekim smislom i pogledom od barem dva koraka unaprijed. Dakle da zaključim, zahvaljujem na podnesenom izvješću i posjednicima arhivskog gradiva i Državnim arhivima i Ministarstvu kulture i Vladi u onom dijelu u kojem su sadržani podaci o gradivu iz razdoblja do devedesete.

Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Prije godinu dana Hrvatski sabor je donio zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima i sukladno tom zakonu danas pred sobom imamo Izvješće o prikupljenim popisima arhivskog gradiva iz članka 21.a stavak 1. Zakona o arhivskim gradivima i arhivima. Ono što je presudno u ovome izvješću, to je da smo suočeni sa temeljnim činjenicama o arhivima i arhivskog građi, ali je ovo kao što čujemo sa time po onome kada su Hegela upozorili da se činjenice ne slažu sa njegovom teorijom, onda je Hegel odgovorio tim gore po činjenice. Međutim činjenice su neumoljive. I one nisu stvar subjektivnih ili voluntarističkih interpretacija nego sa time da se suočimo sa njima i da pronađemo najbolje rješenje kako bismo ostvarili ne neke partikularne interese nego interese za dobrobit i Hrvatske i za ukupno zadaću arhiva koju oni imaju izvršiti. Ono što je ovdje rečeno, to treba ponovo očigledno ponoviti da je izvan nadležnosti arhiva po ovoj osnovi o kojoj danas raspravljamo, preko 37 000 dužnih metara arhivskog gradiva, da je zato potrebno u najmanju ruku 5500 četvornih metara da bi se moglo pohraniti. Od 18 arhiva samo 4 arhiva mogu preuzeti gradivo jer imaju zato potreban prostor a 13 arhiva naprosto nije u mogućnosti preuzeti to gradivo. Mislim da u izvješću to stoji pa ovom prilikom ne treba to ponavljati. Ono što je zapravo potrebno posebno naglasiti, to je da danas u arhivima imamo negdje oko 114, preko 114 000 četvornih metara arhivske građe pohranjeno a izvan arhiva imamo 1,5 puta više građe i to nije nastalo od danas, od jučer ili od prije 20 godina nego puno duže. Prema tome, to je realnost s kojom se trebamo suočiti. Ovaj postotak ove nove građe o kojoj danas govorimo ili o kojoj izvješćujemo je tek 21% od ove građen koja se nalazi izvan arhiva ili ako hoćete po jednoj drugoj statistici, u arhivima je pohranjeno tek 40% evidentirane arhivske građe a 60% je izvan arhiva.

To da je i 20% nedostatka stručnjaka u ovom području, mislim da je to činjenica koju ne možemo zanemariti. Pitanje je kako to riješiti da bismo došli do jednoga sustavnog rješenja, to je ono što trebamo pozdraviti a to je nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti jer moramo biti svjesni jedne druge činjenice. Utrka sa papirima da tako kažem pojednostavljeno, je izgubljena. Progresivni zahtjevi i prostorom i arhivistima u daljoj budućnosti isto tako ne mogu opstati zato što ćemo doći da u jednom trenutku ćemo trebati ne toliko ali jedan veliki broj ljudi proporcionalnom onom djelu koji proizvodi tu arhivsku građu. Prema tome, moramo se okrenuti novim tehnologijama i novim rješenjima. Suglasan sam da sa time da je problem obilaziti sve ove instance i adrese na kojima se čuva ovo arhivsko gradivo, nije čak ni rješenje u tome da u 18 arhiva moramo odlaziti da bismo došli do tog gradiva, ali jeste rješenje da se digitalizira sva ta građa, pri tome ne mislim samo na pojedine segmente toga arhivskog gradiva za koji su pojedini korisnici zainteresirani, nego za većinu tih arhiva i da na taj način ta građa bude dostupna svim zainteresiranima i svim korisnicima. Rješenja koja se nude u svijetu su takva da su već neke države donijele zakon, odnosno odredbe da 20-ih godina, znači za narednih 5 do 10 godina, više neće uopće primati papire kao arhivsko gradivo. U tom slučaju potrebe za prostorom su sasvim drukčije a procesuiranje toga gradiva se radi u trenutku kada ono nastaje prema tome, uloga arhivista u dogledno vrijeme će biti sasvim drukčija i u tom smislu treba izraditi ovaj nacionalni plan razvoja arhivske djelatnosti tako da se u okviru toga programa pronađu rješenja koja će zadovoljiti i ove naše frustracije s jedne strane, a s druge strane realne potrebe i stvoriti realni programi razvoja arhivske djelatnosti. Prema tome, ključ je u digitalizaciji te arhivske građe, cjelokupne arhivske građe a ne samo pojedinih njegovih segmenata. Jasna stvar da u tom smislu ovdje su nam od posebnog interesa određena građa kako bismo sve ove dubioze, sve ove frustracije, sve ove sukobe koji se i danas zbivaju u javnome prostoru i kojima svjedočimo, kako bi se što prije otklonile. Međutim ono što mom mišljenju nedostaje ili će nedostajati ako samo donesemo plan arhivske građe, to su druge dvije bitne komponente koje u današnjoj službenoj politici čini mi se da nedostaju a to je da i da se sustavno financiraju projekti na nacionalnoj razini koji obrađuju teme na znanstveni i objektivni način i to sporne teme pogotovo iz suvremene povijesti, kako bismo dobili jedan objektivan prikaz i kako bismo uložili dovoljno i energije i znanja da se te teme obrade. Međutim, i to je samo jedan od koraka, jer naredni je korak da imamo i sustavno planiranje i financiranje tih rezultata, tih istraživanja, ne samo na hrvatskom jeziku, nego i na stranim jezicima, kako bismo i stranoj javnosti, političkoj, znanstvenoj, stručnoj, mogli staviti na raspolaganje spoznaje kako o temama iz Hrvatske i o Hrvatskoj, ali isto tako i o onim temama kojima nas žele diskreditirati ili naši susjedi ili pojedine političke opcije, koje naprosto falsificiraju suvremenu hrvatsku povijest i povijest Domovinskog rata. Prema tome, to su čini mi se sastavnice ove politike koju problem arhivske građe uređivanja i sređivanja arhivske građe naprosto stavlja na dnevni red, da vodimo računa, da se na temelju te arhivske građe, ne ona samo prikupi, ne evidentira, ne samo evidentira, nego da ona bude podloga znanstvenim istraživanjima, ali onda i prezentaciji tih istraživanja i njihovom korištenju, odnosno, upoznavanju najšire javnosti, kako bismo mogli na najbolji mogući način, govoriti i o svojoj suvremenoj povijesti, suvremenoj povijesti i sadašnjici. Prema tome, ovaj korak, ovo što je napravljeno, s ovim izvješćem, to je jedno izvješće koje se trebalo učiniti prema zakonskim obvezama, ali ono pokazuje da su nam potrebni daleko složeniji zahvati, daleko veća ulaganja i daleko više, ako hoćete i razboritosti, da bismo došli, da bismo mogli koristiti sve te rezultate, podatke i dokumente koji se nalaze u arhivima. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, poštovani kolega Zlatko Hasanbegović, izvolite. meritum rasprave. Saborska rasprava u ovom Vladinom izvješću za neupućene ili zaboravne, u suštini je tek nastavak nedavne saborske rasprave o prijedlogu novoga arhivskog zakona, koji je formalno stigao od poštovane ministrice Obuljen Koržinek, a zapravo je stigao … [[Govornik se ne razumije.]] onoga što sam nazvao i što mogu dodatno i na temelju ovog izvješća opetovano nazvati nevidljivom protulustracijskom pravnom političkom koterijom. Protulustracijskom koterijom, koja je u ovaj Sabor putem politički, transrodne Vlade, Plenković, Vrdoljak, Pupovac, Zauha i družina, uputila vješto smišljen zakonski prijedlog s jednim jedinim ciljem, opetovanog zatvaranja arhiva, koji su u cijelosti ugl. beziznimno otvoreni stupanjem na snagu izmjene arhivskog zakona, usvojen u ovom Saboru prije godinu dana, tada i glasovima i HDZ-a. Dakle, ukupno 94 glasa za i tek 3 suzdržana. U tadanjoj raspravi, ugl. nekompetentnih sudionika o dostupnosti, točnije nedostupnosti gradiva u Hrvatskom državnom arhivu i područnim državnim arhivima, promakao je ključni problem, dostupnosti sudbine, ne onog gradiva koji se nalazi u arhivima, već onoga koji se još uvijek nalazi izvan arhiva. Upravo iz tog razloga u kontekstu rasprave o ovom izvješću treba dodatno naglasiti da bez sumnje najvažniju odredbu, još uvijek važećeg zakona, čiju likvidaciju tek očekujemo, predstavljaju prijelazne odredbe, sadržane u čl. 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, koji propisuju dužnost, svih, dakle, svih bez iznimke, koje drže javno arhivsko gradivo nastalo do 22. prosinca 1990. popisivanja i predaje državnim arhivima. Iako je opće poznato da jedan dio tog arhivskog gradiva iz razdoblja od 1945.-1990. uništen ili otuđen javnost treba znati da izvan arhiva u državnom posjedu i dalje postoji velik dio arhivskog gradiva, koji nije popisan i ili predan u arhive. Naime, potpuno je izlišno raspravljati i lamentirati o dostupnosti javnog arhivskog gradiva, ako gradivo nije popisano, obrađeno i predano arhivima. Navedene prijelazne odredbe postojećeg zakona, koji Ministarstvo kulture sprema pogubljenje, osim obveze izrade popisa dostupnih javnosti arhivskog gradiva izvan arhivima, stvarateljima, imateljima toga gradiva, propisuje obvezu predaje istoga nadležnom državnom arhivu u roku od 1 g. a što je već sada pogaženo uz licemjerni alibi, izliku, da državni arhivi nemaju prostorne kapacitete većine jednog maxi Konzuma, za primitak gradiva, među ostalim i zato jer Vlada i Ministarstvo kulture u protekli godinu dana nisu učinili ništa, niti će učiniti da se ti prostorni kapaciteti osiguraju. Arhivski zakonski prijedlog, koji u ovom Saboru, nažalost prošao prvo čitanje, upravo je poništio glavnu namjeru postojećeg zakona, a to je predaja i dostupnost onog javnog arhivskog gradiva, koji se još uvijek nalazi u arhivima. Na koji način? Prvo, skraćivanjem razdoblja apsolutne dostupnosti s 22. prosinca 1990. na 30. svibnja 1990. čime automatski postaje nedostupan dio javnoga arhivskoga gradiva koji se odnosi na kritično razdoblje, kada formalno još opstoji SR Hrvatska u sklopu SFRJ, Ustav iz SFRJ i SRH su i dalje na snazi, a u navedenom razdoblju, kao što je poznato dolazi do primopredaje vlasti i početka dvojbene tranzicije zatečenih struktura napose u represivno obavještajnom aparatu, ali i ostalim oblicima stvarne društvene moći.

Drugo, novi arhivski zakon kao što smo rekli protu lustracijsku kukavičje jaje, čije nas usvajanje očekuje, nigdje niti ne spominje postojeću, iako izigranu zakonsku obvezu predaju arhive javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. koje se nalazi izvan arhiva. Tek iz prijelazne odredbe članka 53. moguće je zaključit da se rok za predaju tog gradiva državnim arhivima produžava na najmanje 11 godina od stupanja na snagu novog zakona.

Dakle ovo izvješće koje se danas nalazi pred nama je pokušaj izigravanja zakonske obveze koja će se ionako uskoro poništiti, točnije ovo izvješće koje podcjenjuje zdravu pamet, služi tek, da parafraziram Starčevića, za opsjeniti prostotu. Zadržat ću se samo na prikupljanju popisa od stvaratelja, imatelja arhivskog gradiva iz članka 21a u nadležnosti Hrvatskog državnog arhiva. Što tu imamo? umjesto cjelovitih popisa arhivske građe od 1940. do prosinca 1990. koja se nalazi izvan arhiva, dobili smo okljaštrene fragmente iz kojih nije moguće razaznati je li uistinu riječ o ukupnom gradivu koje se nalazi izvan arhiva u pojedinim državnim, napose upravnim, sudbenim ili pravosudnim tijelima ili tek pomno probranim i nevažnim dijelovima koji su popisani tek da se formalno zadovolji zakonska obveza do njezina skorog i priželjkivanog poništenja u obliku novog arhivskog zakona. U izvješću nema podataka o tome jesu li sva tijela ili imatelji na koje se odnosi zakonska obveza poslali popise ili nisu, budući da imamo navedene samo one imatelje koji su dostavili popisom, gle čudo tu je i SDP, iako su gospoda do jučer tvrdili da više nemaju ništa, ali ne i one koji su pozvani, ali to nisu učinili. Dalje u izvješću stoji da je poradi uvida u stanje gradiva i nadzor nad dostavljenim podacima nadležni odsjek Hrvatskog državnog arhiva izvršio nadzorne preglede kod 10 od 26 navedenih imatelja. Što je s ostalima? Trebamo li na riječ vjerovati onome što piše u popisima i tko nam jamči da su ti popisi uistinu cjeloviti. Tek za ilustraciju. Nakon 28 godina saznali smo da u Ministarstvu unutarnjih poslova ipak još uvijek postoji arhivska građa iz komunističkog i naravno polugodišnjeg prvog tranzicijskog razdoblja koji nije predana u Hrvatski državni arhiv te je učinjena dostupna javnosti napose povjesničarima istraživačima. Ako je vjerovati bizarnom popisu koji je dostavljen Hrvatskom državnom arhivu, čini se da se više arhivalija može pronaći na nedjeljom sajmu antikviteta na zagrebačkom Britanskom trgu nego u podrumima pismohrana Ministarstva unutarnjih poslova. Dostavljeni popis nepredanog gradiva iz Ministarstva unutarnjih poslova iz razdoblja od svibnja 1945. do 30. svibnja 1090. i od 30. svibnja do 22. prosinca 1990. izgleda gospodine Grmoja ovako, dakle to je popis koji, kako rekoste, državno odvjetništvo treba proučiti, siguran sam da će im godine trebati za proučavanje ovog sadržajnoga popisa građe u Ministarstvu unutarnjih poslova. Na primjer gradivo pod nazivom Javni red i mir od 1980. do 1990. razne informacije o osobama, dakle količina gradiva u popisu je ni manje ni više 2 metra, dakle kao manje od mene do gospodina Šukera, za neupućene, to je tek 20 arhivskih kutija točno u ovom trenutku, ima više gradiva u papirima ispod zastupnika u ovoj sabornici, nego što ih navodno ima u pismohrani Ministarstva unutarnjih poslova. Pa ne budimo smiješni. Dakle moje pitanje glasi gospodine Božinoviću, možete li jamčiti svojom čašću da se arhivu Ministarstva unutarnjih poslova nalazi onoliko nepredano gradivo čiji je popis dostavljen u ovom šaljivom obliku? I ono što je ključno za krucijalno značenje dostupnosti arhivskog gradiva za suočavanje sa posljedicama jugoslavenske komunističke vladavine i djelovanja represivnog državno partijskog aparata. Zašto u ovom izvješću nema popisa preostalog nepredanog gradiva jugoslavenske komunistički službe državne sigurnosti, kolokvijalno UDBA-e? … [[Govornik se ne razumije.]] koja je središnja obavještajna agencija SOA, a koja je dijelom sukcesivno predavana Hrvatskom državnom arhivu, zaključno s 2015. Budući da se zakonska obveza o predaji popisa građa, dakle uključujući razdoblje tzv. primopredaje i tranzicije do prosinca '90. nedvojbeno odnosi i na današnju SOA-u, dakle molim odgovor na to jednostavno pitanje. Zakon se primjenjuje ili ne primjenjuje? Na kraju ono što ne prihvaćanje ovog izvješća čini pitanjem časti ovoga Hrvatskog sabora jest protuzakonito protuzakonito postupanje ni manje ni više Ministarstva kulture koje je nadležno za provedbu ovog Zakona koje izravno uputilo nalog državnim arhivima naputkom da stvaratelje i imatelje gradiva upute na zakonsku obvezu izrade tog istog popisa tog istog gradiva. Jedan od tih imatelja predmetnog gradiva čiji su popisi trebali biti dostavljeni arhivu prema postojećem Zakonu te objavljeni je upravo Ministarstvo kulture koje se iako nadležno za provedbu arhivskog zakona bez presedana u meni poznatoj saborskoj praksi oglušilo na vlastiti nalog, pogazilo vlastiti Zakon te odbilo državnom arhivu nasuprot zakonskoj obvezi predati popis arhivskog gradiva u svom posjedu. Javnosti je manje poznato da u sklopu Ministarstva kulture postoji središnji arhiv s područja kulturne baštine koji sadrži i tajnovite i zapečaćene arhivsko dokumentacijske fondove različitih državnih tijela i ustanova koji su već 28 godina protuzakonito nedostupni javnosti i to diskrecijskim odlukama različitih ministara i ministrica koji se ponašaju kao čuvari jugoslavenskih državnih tajni uz tek jednu ministarsku iznimku iz 2016., a budući da ti fondovi sadrže nepoznato i nedostupno gradivo o sudbini od komunista '45. bilo preuzeti ranije oduzetih kulturnih pokretnina, primjerice Židovima od 1941-1945., bilo opljačkanih i zaplijenjenih od narodnih neprijatelja nakon tzv. oslobođenja te iste 1945. godine koje trebaju biti predmetom povrata ili obeštećenja temeljem Zakona o povratu oduzete imovine. Kao ministar sam iskoristio svoje pravo i sa zanimanjem iščitavao stotine dokumenata pristup kojima mi je kao povjesničaru bio uskraćen o tome što ste događalo primjerice sa slikama, obiteljskim knjižnicama i različitim kulturnim pokretninama zatečenim u napuštenim i konfisciranim stanovima i kućama izbjeglih ili pogubljenih narodnih neprijatelja nakon '45. Sa zanimanjem sam iščitavao dokumentarnu građu i popise umjetnina u stanovima u središtu Zagreba u koje su useljavali primjerice, konkretno oficiri KNOJ-a, kasnije istaknuti filozofi, praksisovci, pročelnici zagrebačkih filozofskih katedra, pa čak i rektoru uživajući u plodovima umjetničkog ratnog plijena koji su ponekad tek manjim dijelom morali predati muzejima, većinom zadržavali u obiteljskom vlasništvu gradeći status novonastale građanske urbane i akademske elite, zadržavajući do danas više naraštajnu društvenu moć i kulturnu hegemoniju. Umjesto da se to gradivo bez ograničenja otvori za javnost, mi smo danas svjedoci farse da su Ministarstvo kulture i ministrica prekršili vlastiti zakon uskračujući arhivu javnosti, dostavu popisa gradiva o historijatu i obrascima jugoslavenske komunističke pljačke, kulturnih pokretnina koje se nalaze na adresi Runjaninova ulica br. 2. Završiti ću parafrazom antologijskog pitanja, gdje su pare jednog od bardova velikana i prvaka suvremene hrvatske saborske lijeve političke misli.

Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Nenad Stazić. Izvolite. Zahvaljujem vam poštovani potpredsjedniče Sabora.

Koji se tiče socijal-demokratske partije Hrvatske. Ona je ovdje izričito navedena kao tijelo koje je dostavilo popise državnom arhivu, koje je dostavilo svoju građu. I uistinu 1990. godine u SDP-u je formirana jedna komisija na zahtjev tadašnjeg predsjednika SDP-a Ivice Račana. U toj komisiji bili su tadašnji politički tajnik stranke gospodin Dušan Plećaš, bio je Dušan Bilandžić, bila je gospođa Zorica Stipetić i taje komisija predala državnom arhivu cjelokupnu ukupnu građu koju je imao SDP. Pa tako je na web, ta je dokumentacija, ta je arhiva zauzimala jedan cijeli kat u bivšoj kockici gdje je bio smješten SDP. Znači to je nekoliko stotina metara na tri ili na 4 police. Komisija nije, to je bilo u kutijama, komisija nije ni pregledavala te kutije nego je dogovorila sa državnim arhivom to preuzimanje. I na web stranici Hrvatskog državnog arhiva piše da su oni spomenute dokumente preuzeli 1995. godine. Napravljen je i sporazum prema kojem SDP sukladno Zakonu o arhivima koji je tada bio na snazi mora odobriti pristup predanoj arhivi. Dakle, to je gradivo koje je nastalo do 1977. i ono je dostupno za korištenje osim dokumentacijske cjeline koju je SDP izričito naveo u zapisniku o primopredaju, a radi se o osobnim dokumentima članova saveza komunista. O svjedočenju gospodina Plećaša tu nema ničega osobito zanimljivoga, dakle to su osnovni podaci, to je jedan karton s kratkom biografijom i molbom za prijem u savez komunista i ocjenom osnovne organizacije o tome da li je kandidat podoban da ga se primi u SKH ili ne. Ti se kartoni kasnije nisu nadopunjavali, nisu se nadopisivali, znači nisu se unutra unosile eventualne opaske o nekakvoj partijskoj stegovnoj mjeri niti bilo što drugo. Prema tome, tu nikakvih tajni nema što se tiče SDP-a jer često puta čujemo, a evo i sada je kolega Hasanbegović nešto insinuirao da ima nekakve … građe. Nema u SDP-u nema ni papirića, sve je to predano u Državni arhiv i sve to stoji na uvid i na korištenje znanstvenicima koje ta tema zanima. Zašto treba posebno odobrenje za pristup ovim karticama sa osobnim dokumentima, to je vrlo logično. SKH je imao 298.000 članova, a godinu dana kasnije taj broj je pao na 46.000.

Ima i takvih poput mene koji nikada nisu bili u Savezu komunista koji su se upisali u SDP već reformirani. E sada, šta se sve može pronaći u arhivima?

To je donijela demokracija to je donio HDZ toliko povećanje duga.

Onih 9.000 je bilo dovoljno za održavanje reda. Broj novorođenih u SRH 55.409, a sada 39.000, znači u tom mračnom režimu komunističkom živjelo se po ovim statističkim podacima ovako, po tim brojkama živjelo se u tome mraku i rađalo se djece u tome mraku puno više nego kada smo svjetlo upalili. E sada koji tu još arhivi nedostaju oko kojih se jako puno priča, to su arhivi suradnika bivših obavještajnih službi ili UDBA-e da budemo jasniji zašto njih nema. Pa oni su imali informacije da će se Jugoslavija raspasti, da će pasti i Berlinski zid i da će nastati jedan novi svjetski poredak, pa nisu oni čekali da nove vlasti dođu po njih. Oni su se ponudili novim vlastima za suradnju i nove vlasti su ih i prihvatili, one su im pomogle, ti ljudi su im i pomogli da osvoje vlast koliko god su mogli. Pa je zbog toga HDZ valjda i ono sjećate se oko Perkovića i Mustača inzistirao da ih se što je moguće prije izruči drugoj državi. Ja doduše ne znam ni za jednu zemlju koja drži do sebe, a koja izručuje drugoj državi svoje obavještajce, to ne znam. Takvu glupavu državu ili takvu državu koja malo drži do sebe ja ne znam. Ali zašto?

Zbog toga su oni morali u austrijski zatvor jer se računa da će odande moći ipak manje komunicirati sa javnošću i manje otkrivati ove za neke ljude potencijalno vrlo, vrlo neugodne podatke.

Jedan gospodin umjetnik Siniša Labrović je neki dan izveo zanimljiv eksperiment, on je na Tomislavovom trgu u Zagrebu skupljao potpise za zaštitu svećenika pedofila. I skupio je u sat vremena 60 potpisa. Po njegovom svjedočenju dolazili su roditelji sa malom djecom, sa malom djecom da potpišu tu njegovu inicijativu, to je referendumska inicijativa, naravno to je performans, nije on to radio zbog toga da bi on to uputio ili skupio dovoljno potpisa za referendumsko pitanje, ali pitanje je bilo tako sročeno. Jeste li za to da svećenici pedofili ne mogu odgovarati ni na koji način ni na kojim sudovima? I ljudi su dolazili i to su potpisivali. U takvoj zemlji mislim da bi bilo dobro sačiniti jedan arhiv, jedan podatak o tome tko su ti svećenici pedofili i koliko ih ima. Ne zbog ovih roditelja koji su došli ovo potpisivati nego zbog onih normalnih. Zbog onih normalnih da bi mogli sačuvati svoju djecu. I onda, gledajte, arhiva o događajima iz Domovinskog rata. Meni je dosta više priča i slušanja o tome, laži i ne laži da je predsjednik Tuđman zabranio izlazak djece iz Vukovara.

Jer meni se ne sviđa da se tako baš blati hrvatskog predsjednika jer ja hoću znati je li istina da je Šušak, kasnije ministar obrane pucao sa još nekim ljudima po Borovu Selu nastojeći ubrzati, potaknuti ratna zbivanja. U tom ratu u kojem će se on i njegova obitelj enormno obogatiti, enormno. Mene to recimo zanima, ja bi volio da se ti arhivi otvore i da ako to nije istina, da se čovjeka ne kleveće ali ako je istina da onda znamo što je istina.

Zanima me evo, gospodin Hasanbegović kaže nakon tzv. oslobođenja '45. g., to je za njega tzv. oslobođenje. Sjetio me gospođe Merkel koja je prije 2 godina otišla na proslavu pobjede nad fašizmom u Moskvu i tamo je rekla nikada njemački narod neće moći biti dovoljno zahvalan ruskom narodu što ga je '45. g. oslobodio od nacizma. To je rekla Njemica u pola Moskve. Eh kad ja čujem od gospodina Hasanbegovića ili od bilokoga drugoga, on je bio na listi HDZ-a, ali od bilokoga iz HDZ-a da kaže nikada hrvatski narod neće biti dovoljno zahvalan Titovim partizanima što su oslobodili Hrvatsku od ustaštva. A umjesto toga mi imamo, volio bi to čuti, volio bi to čuti, znao bi da onda živim u relativno normalnoj zemlji, ali dosad evo, dosad još to nisam čuo od 90-te godine ni od koga. Umjesto toga imamo ulice i trgove koji nose ime autora rasnih zakona Mile Budaka i time se mi ponosimo, a zastupnik u Hrvatskom saboru govori o tobožnjem ili tzv. oslobođenju zemlje '45. godine. Eto nadam se da će naš iduće izvješće biti dopunjeno i ovim što vam predlaže klub SDP-a. Zahvaljujem poštovanom kolegi Staziću.